S přednostním právem se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik. Děkuji za slovo. Tyhle naše přestřelky určitě velmi zajímají veřejnost, která s napětím sleduje, jak to dopadne, jestli pravdu měl pan kolega Váňa, nebo paní kolegyně Černochová, nebo kdo vlastně a jestli vůbec nějaká pravda se dá najít. Prosím pěkně, pojďme k věci. Jenom co se týká přednostního práva, vždycky to tak bylo a rád bych, aby to nikdy nebylo jinak s přednostním právem ten, kdo je jím nadán, může vystoupit kdykoli a k čemukoli.

Ale ve skutečnosti je to tak, jak říkám, nebo si alespoň myslím, že to je tak, jak říkám. Já vám děkuji. Děkuji. Dovolte, pane předsedo Kováčiku, abych vám prostřednictvím pana předsedajícího za klub TOP 09 poděkoval za vaše slova a abych vám poděkoval i za míru, přiměřenost a toleranci, kterou jste podle mého názoru zvolil zcela optimálně. Budeme pokračovat tak, jak mám pořadí přihlášek, které byly doručeny. Přihláška k návrhu na změnu schváleného pořadu hlásí se pan poslanec Radim Holeček. Pro pořádek říkám, že návrh na změnu pořadu pro ty, kteří nemají přednostní právo, je pět minut na vystoupení.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrhem o zařazení tohoto bodu jistě potěším zde přítomnou paní poslankyni Maxovou, duchovní matku novely, kterou předložila skupina poslanců včetně mne.

Radka Maxová věřila v silnou podporu novely zákona o registrovaném partnerství, a to až tak, že predikovala platnost této normy už od roku 2016. Pěkně k tomu uvedla následující: Pokud registrované páry chtějí vychovávat děti, tak by měly mít možnost legálně a beze strachu se postarat o dítě svého partnera či o své vlastní. Odnášejí si rodinné návyky, jde také o jistotu dítěte. Zatím však sledujeme u tohoto návrhu podobný proces jako u toho samého návrhu v minulém období. Ne že bychom se jako Sněmovna rozpouštěli, tedy zatím jsem nic podobného neslyšel, ale přijde mi, že není vůle toto kontroverzní téma vůbec otevírat. U mé politické strany se tomu nedivím. Tam se bude, jak jsem si ověřil, podpora hledat jen velmi těžko, ale v současné koalici jsem však předpokládal větší nadšení pro věc. Rok se s rokem sešel a zajímavá a tolik potřebná novela se neposunula ani do prvního čtení.

V rámci vztahu k dětem registrované partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti vůči vlastnímu dítěti. Dle § 13 odst. 3 má partner rodiče povinnost podílet se na výchově dítěte, pokud spolu žijí ve společné domácnosti. Tudíž novela řeší i nastalou situaci, kdy registrovaní partneři spolu žijí a společně vychovávají dítě jednoho z partnerů. Současná právní úprava v občanském zákoníku rozlišuje dva druhy osvojení, a to společné a individuální. Společné osvojení je osvojení pouze manželů a individuální je osvojení jednou osobou. Zvláštní je, že osoba, která vstoupila do registrovaného partnerství, si dítě osvojit nesmí a osoba, která žije se svým partnerem stejného pohlaví v neformálním svazku, tak ta možnost osvojení má. Po novele by měla vzniknout situace, jako je v současné době u osvojení, kdy si osvojí manžel dítě své manželky, které ona má z předchozího vztahu. Kolegyně a kolegové, uvědomme si, že se nejedná o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, které nemá rodinu a je právně volné, ale o osvojení dítěte, které žije ve stejnopohlavní rodině. V České republice každoročně přibývá dalších a dalších stejnopohlavních rodin, kde se děti rodí plánovaně těmto párům. Dítě má tedy právně jen jednoho rodiče, a protože ten druhý není znám, tak jej od počátku vychovávají a starají se o ně dva milující rodiče. Velkým problémem současné právní úpravy je to, že nebiologický rodič, tedy partner či partnerka, nemá žádná práva k dítěti a není brán jako zákonný zástupce dítěte, což samozřejmě má svá úskalí, např. při rozpadu partnerství nebo úmrtí jednoho z rodičů. To znamená, že se pokoušíme dítěti prospět, aby mělo od narození dva rodiče, a to nejen de facto, ale i de iure. Toto osvojení umožňuje i celá řada dalších evropských států. Zmiňme například Německo, Francii, Velkou Británii či Španělsko. Dále je důležité, že o adopci bude rozhodovat soud a také dítě starší 12 let, které bude muset dát k takovému kroku souhlas.

Nejmarkantnější je příběh dvou mladých žen, které plánují založení rodiny, a jedna z nich pracuje jako policistka. Dnes a denně tady zdůrazňujeme, jak je dnešní svět nebezpečný. I vzhledem k posledním teroristickým útokům v Evropě se nemůžeme divit, že tato lesbická žena policistka, která nemá právní jistotu, že dítě v případě její smrti bude moci vychovávat partnerka, má obtížnou pozici při rozhodování o své budoucnosti. Takové jim podobné případy by tato novela řešila.

Máte pět minut, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Prosím, pokračujte.

Bod navrhuji zařadit na 8. 12. jako první bod jednání, a to vzhledem k jeho velké důležitosti a velkému objemu finančních prostředků, kterých se dotýká.

Jedná se o roční sumy, přičemž vyplácet se bude ještě deset až dvanáct let. Účinné znění zákona o podporovaných zdrojích energie říká, že se výše a rozsah podpory nestanoví, pokud by podpora byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.